Komunikovali jsme, vyžádali jsme si jejich činnost dopředu, tudíž ta kritéria jsou nastavena velmi konkrétně a velmi transparentně, a dokonce jsme dokázali pružně reagovat i na situaci ve sportu, který je u nás nejrozšířenější, a to je fotbal, který rezonuje ve společnosti.

Proto bych poprosil Sněmovnu, aby nepodpořila tento pozměňovací návrh.

Je to ze zákona o podpoře sportu.

To je přímé financování do klubů.

Tím pádem se i navýšil počet žádajících.

Ten můj návrh je součástí nějakého komplexního úsporného balíčku od Pirátů, který snižuje výdaje rozpočtu zhruba o 8 miliard korun. Nicméně se vyjádřím k té kritice.

Prostě lidi jako Berbr, Pelta a další šíbři mají obrovský vliv na to, kam ty peníze půjdou.

Kolegové vědí, že sám hraju.

Děkuji za pozornost.

Chci mu říct, že je úplně mimo. Kvůli tomu vznikla ta sportovní agentura, kvůli přesně těmto věcem. A to, že jste to nepochopil, to je přesně ta vaše chyba.

Ale přesto už v tuto chvíli mohu říct, že organizace jsou velmi spokojeny s přístupem, který tam je, a s vysvětlováním, jak se věci mají. Došlo k tomu, že rejstřík jako takový je zcela jasný. Ty peníze jdou přesně podle toho, jaké je rodné číslo, přesně podle toho, jak ten dotyčný cvičí. A já si dovolím říct, že tohle napadání Národní sportovní agentury vůbec není namístě. Já si myslím, že tady tohle je naprosto nepřiměřené.

A těch 150 milionů převodu nepodpořím.

Kolegyně Kovářová je na čekačce. Máte slovo k faktické poznámce, pane poslanče.

To za prvé. Za druhé.

A ne, jak říkáte vy.